Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili svými registračními kartami. Případně vás také žádám, abyste mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. A než budeme pokračovat, tak pro vás mám jedno velmi důležité organizační sdělení a poprosila bych velmi o ztišení nyní, aby opravdu všichni slyšeli.

Předsedové poslaneckých klubů již byli o této změně informováni. Bylo důležité, abychom to věděli všichni. Děkuji tedy za klid.

A nyní poprosím o zklidnění v sále, ten je hluk je opravdu mimořádný. Prosím, kdo potřebujete diskutovat, přeneste diskuse do předsálí, prosím. Děkuji.

A tímto jsme již téměř vyčerpali došlé omluvy.

A ještě shrnu, čím bychom měli zahájit dnešní jednání, a opět poprosím opravdu o klid. Děkuji. Dnešní jednání tedy bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů z bloku prvních čtení.

A poté bychom případně pokračovali v projednávání bodů z bloku prvního čtení. Moc prosím o přenesení diskusí do předsálí. Poprosím, děkuji.

To by byla rekapitulace dosud schváleného pořadu. A nyní je prostor pro případné návrhy na změnu schváleného pořadu. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Děkuji. Jenom si to ještě poznamenám, 31 před bod 29. Je to jasné.

Prosím, garantujme panu poslanci důstojné vystoupení. Takže dobré ráno, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové.

Předem moc děkuji. Jenom se ujistím, zítra v 11, nebo v pátek první bod. Děkuji. A je ještě někdo přihlášen ke změně pořadu? Nevnímám zájem o přihlášky k pořadu schůze.